Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Konkrétně se jedná o vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemce služeb. Novela dále řeší úpravu sankčních opatření, kdy se zákonem stanovená výše pokuty jeví značně vysoká, to znamená 100 korun za každý započatý den prodlení, a navrhuje se proto výše pokuty 50 korun za každý započatý den prodlení. Zrušuje se dále ustanovení o možnosti uplatnění poplatku z prodlení, protože občanský zákoník již nadále s institutem poplatku z prodlení nepočítá.

Text § 6 návrhu novely zákona o službách byl proto upraven tak, aby bylo připraveno řešení v případě, že dojde k situaci, kdy instalace přístrojů nebude nutná, a současně i postup pro rozúčtování nákladů, kdy bude právním předpisem Ministerstva průmyslu a obchodu stanovena povinnost instalace měřidel. S těmito úpravami ze Senátu Ministerstvo pro místní rozvoj jednoznačně souhlasí. Doporučuji přijmout novelu ve znění schváleném Senátem. Děkuji vám. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhu Senátu vyjádřit ještě zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Uhlík? Ano, pan poslanec má zájem o vyjádření. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce, paní ministryně to tady řekla jasně. Myslím si, že pozměňovací návrhy Senátem nám dané jsou smysluplné a je to velice dobrý krok, takže souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení páni poslanci, paní poslankyně, byla jsem pověřena Senátem, abych odůvodnila pozměňovací návrhy, které přijal Senát k tisku 308.

Již v roce 2012 stanovil zákon o hospodaření energií vlastníkům budov a společenství vlastníků jednotek plošnou povinnost vybavení bytů konečných uživatelů přístroji regulujícími a registrujícími spotřebu energií. Nová povinnost vyplývala z evropské směrnice.

Proto upravil znění nyní projednávané novely zákona o hospodaření energií, který jste schválili v předcházejícím bodě.

Pozměňovací návrhy Senátu upravují zákon o službách v souladu se směrnicí Evropské unie tak, aby v případě, že vlastníci nebudou povinni instalovat měřiče tepla nebo indikátory v jednotlivých bytech či jiných částech domu, mohlo mezi vlastníkem domu a nájemci těch bytových jednotek dojít k dohodě o způsobu rozúčtování platby za teplo, teplou vodu nebo rozúčtování podle jiného právního předpisu. To by podle znění, které bylo původně přijato, nebylo možné. Já velmi děkuji paní senátorce za její vyjádření.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní senátorky. Není tomu tak, a přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.